Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě dohody všech politických klubů, ke které došlo při dnešním grémiu, dříve než přikročíme k pokračování této schůze, tak bych vás požádal, abychom všichni společně minutou ticha uctili památku obětí teroristických činů na Srí Lance.

Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, a nyní vás bych chtěl seznámit s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium. Navrhujeme bod 40 schváleného pořadu, sněmovní tisk 452, důchodové pojištění, prvé čtení, přeřadit za bod 35 schváleného pořadu, sněmovní tisk 451, povinné očkování, první čtení.

Jedná se o výroční zprávy České televize. V tuto chvíli s přednostním právem jako první se přihlásil pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo k pořadu schůze. A dovolil bych si požádat vás o podporu jednoho návrhu zařazení bodu. Už velmi dlouho máme v programu schůze Poslanecké sněmovny zařazen nynější bod 207. A já bych si dovolil navrhnout jeho zařazení na čtvrtek 9. května po již pevně zařazených bodech. Čili je tam bod 216 a ještě tuším jeden nebo dva, tak abychom to zvládli v té pauze mezi interpelacemi. Děkuji.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o zařazení, pevné zařazení bodu 213.

Myslím, že by bylo dobré, kdybychom ho dokončili i vzhledem k situaci, ve které se v současnosti nacházíme.

Takže po bodu 16 bod č. 213 s názvem ochrana klimatu. Myslím, že to je téma, ke kterému bychom se měli postavit jako Poslanecká sněmovna, a ideálně schválení navrženého usnesení. Já vám děkuji. Nikoho jiného s přednostním právem nevidím, takže budeme postupovat písemnými přihláškami. Tím se vypořádáme nějak. Zatím tedy písemné přihlášky. Jako první se ještě před začátkem schůze přihlásila paní poslankyně Miloslava Rutová, kterou prosím, aby... Omlouvám se. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, dovolte mi navrhnout zařazení nového bodu na pořad této schůze, a sice bodu, který by byl nazván Personální změny ve vládě ČR. Já myslím, že v kontextu vývoje posledních dnů, kdy se nám ministři naší vlády mění jak postavy na pražském orloji, apoštolové se možná mění pomaleji než ministři této vlády, tak je správně, aby tato Sněmovna, která vyslovila vládě důvěru, byla seznámena s důvody, motivacemi těchto změn. Chtěl bych jenom připomenout, že pokud na Ministerstvu spravedlnosti usedne čtvrtý, čtvrtý ministr během deseti, nebo jestli se nepletu možná jedenácti měsíců, tak to zcela jistě nepřináší nic ke stabilitě nejen rezortu spravedlnosti, ale obecně justice. Vyvolává to řadu pochybností o motivacích těchto změn, ale netýká se to samozřejmě jenom rezortu spravedlnosti. Týká se to Ministerstva průmyslu a obchodu, týká se to stejně tak Ministerstva dopravy. Je potřeba říci, že Sněmovna by si zasloužila informace o tom, proč k těmto změnám dochází, co je za nimi, jaká je motivace premiéra, jaká je motivace vlády. Proto si dovolujeme zařadit tento bod jako první bod dnešního odpoledního programu. V případě, že by Sněmovna snad naznala, že tyto věci, tyto informace nemusí chtít, nemusí mít, tak pak bychom museli volit další kroky, protože my se skutečně domníváme, že by bylo potřeba tyto věci vysvětlit, abychom mohli řešit konkrétní věci pro občany této republiky. Věc, která je velmi nezbytná, protože v tuto chvíli více jak 800 tisíc lidí čelí exekuci. Já si myslím, že tady není možné otálet. Čili ještě jednou prosím o zařazení tohoto mimořádného bodu na dnešní schůzi, a to jako první bod odpoledního programu.